Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane poslanče, děkuji za dotaz.

Bylo to zde diskutováno i v těch minulých dnech.

Ale jak říkám, to není úplně otázka na mě nebo na náš rezort.

Současně veškeré dopravní značení lze využívat ve formě proměnného značení, což je také důležité, umožňujícího pružně reagovat na aktuální podmínky, a to kdykoliv, tedy nejen v té takzvané vymezené době.

Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.

Věřím, že odpoví písemně. Mělo by Ministerstvo dopravy vědět, že Ministerstvo vnitra, potažmo Policie České republiky tohle v podstatě nekontroluje, takže zavádění nových a nových značek bez toho, že by to někdo kontroloval, je poměrně nadbytečné a ten problém to vlastně nevyřeší.

Pro mě i to je relativně nová informace, ale v každém případě se s tím pracovat dá. Myslím si, že nám jde o jednu věc, a to pokud jsou někde nějaké značky a je tam nějaké omezení, tak aby to bylo dodržováno, aby samozřejmě ta policie činila v tomto.

Tak mi dovolte jenom několik otázek.

A teď ty otázky:

Je podle vás správné, aby úřady doporučovaly svěření nezletilých dětí do péče pěstounů nebo tolerovaly jejich pobyt u cizích lidí pouze kvůli pubertálním sporům s vlastními rodiči? Má takovýto postup oporu v legislativě? A třetí dotaz.

Děkuji za odpověď. A poprosím paní ministryni o odpověď. Konstatuji, že poslanec Králíček ruší svou omluvu a je přítomen na jednání pléna. Děkuji, pane předsedající.

Nejde tedy o přímo podřízené orgány.